Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ten pozměňovací návrh si dovolím nečíst, máte ho uložený v systému, nicméně jde o velice jednoduchou legislativně technickou úpravu. A za druhé, zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, což tímto činím. Děkuji za pozornost. Já děkuji pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru, zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Proto podrobnou rozpravu končím. Jestliže také není zájem o závěrečná slova, tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.